Vzhledem k tomu, jaký je to zásadní problém, tak vás skutečně prosím, abyste se tomu věnoval, jelikož mám k dispozici i dopis, kterým vás oslovila Hospodářská komora s nabídkou vytvoření mezirezortní pracovní skupiny k tématu regulace bezpečnosti. Snahou komory je předejít řadě komplikací a snížit panující nejistotu ohledně připravované legislativy. Rád bych se zeptal, zda nadále vznik a fungování této mezirezortní pracovní skupiny k tématu regulace kyberbezpečnosti podpoříte a co pro to, pane premiére, dál a kdy uděláte. Děkuji vám za odpověď. Děkuji a opět zkonstatuji, že pan předseda vlády je omluven. Děkuji za slovo, paní předsedající. Obracím se na něj, protože stále slyšíme, že vláda rozhoduje jako celistvý orgán, tak proto, protože se to dotýká problémů několika ministerstev.

Jedná se o to, že i na druhém stupni některých státních škol, upozorňuji, jsou třídy, které mají více jak 30 žáků, kde je více než polovina žáků nemluvících česky. Na druhém stupni škol. Takže konkrétní případ.

Já chci vědět, kdy vláda splní zákonem danou povinnost, to je 130 % průměrné mzdy regionální.

To jistě není pravda. Vláda tady neplní požadavky, které jsou na ni kladené a které má za povinnosti.

Takže se domnívám, že tedy vláda nečiní. Děkuji se přednesení vaší interpelace, bude odpovězeno do 30 dnů písemně.

Nechcete opravdu už podat demisi a hodit ručník do ringu? Proč to říkám.